Prosím opět pana ministra obrany. Děkuji, pane předsedo.

Předkládací zpráva jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 1, a o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 2.

Informaci vzala vláda České republiky na vědomí svým usnesením ze dne 16. března tohoto roku a pověřila předsedu vlády tuto předložit oběma komorám Parlamentu České republiky. Já vám děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje výboru, kterým je pan poslanec Martin Sedlář, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl i návrh usnesení Sněmovny.

Dovolte mi, abych se také odvolal na usnesení výboru pro obranu ze dne 7. května 2015, které stručně znovu zopakuji v podrobné rozpravě. Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu končím. Zeptám se, závěrečná slova v obecné rozpravě nejsou potřeba. Otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje.

Děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přečten a navržen výborem pro obranu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Děkuji tedy jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.